Včera to byl rok od jmenování Petra Fialy premiérem České republiky, tak je možná také namístě takové krátké shrnutí, co ze zásadnějších věcí, které nesouvisejí s ruskou agresí na Ukrajině a energetickou krizí, se vám podařilo prosadit. První prioritou bylo sebrat zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun. A světe, div se, ani ne o rok později už se začíná diskutovat o zavedení nadstandardů a mluví se o zvýšení poplatků za návštěvu pohotovosti. Další věc odložili jste účinnost stavebního zákona, který by urychlil výstavbu, a ministr Bartoš předložil vlastní návrh, se kterým nesouhlasí snad žádná z významných oborových organizací. Zrušili jste zmíněné EET. A dnes tu definitivně schválíte zákon na vládní trafiky.

To připravila naše vláda. Jsem ráda, že to sem vláda posunula. Ale zpět k novele zákona o státní službě.

To považuji za chybu, že ruší omezení dvou politických náměstků. Ono to samozřejmě neznamená prostředky za ten nemalý plat, ale je s tím spojena řada dalších výdajů.

Brzy se to dozvíme. A nebojte, my vám ji představíme za vládu na naší stínové vládě. A to už se samozřejmě projeví i na výdajích státu. I když to nejsou mnohamiliardové částky, které zlomí hospodaření vlády k lepšímu či horšímu, tak je to symbol. Symbol toho, že se vládní koalice zpronevěřila svým slibům. Plánované úspory se nekonají, a naopak už teď podle mých informací jsou připraveny rozsáhlé systemizace, o kterých jsem před chviličkou hovořila.

Děkuji. Nyní je přihlášená s přednostním právem paní místopředsedkyně Dostálová. Prosím, máte slovo. A ještě než vám ho udělím, tak přečtu omluvu. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, co si budeme říkat, řekli jsme si tady o tom zákonu hodně a vetu pana prezidenta se opravdu nelze divit. Možná by stálo za to si připomenout celý ten běh s tímto zákonem, protože koalice nachystala změnu služebního zákona, který měl zaručit odpolitizování státní správy. Důležitý návrh, od něhož si vládní většina slibovala lepší fungování státu, ovšem nevznikl standardní cestou a to je potřeba si připomenout. Původní připomínkové řízení k návrhu bylo zrušeno a rovnou jej schválila vláda. Zákon, který je základní podmínkou pro čerpání evropských fondů, nebyl projednán s Evropskou komisí a nebylo mu umožněno ani mezirezortní připomínkové řízení. Připomínkové řízení mezirezortní bylo sice vyhlášeno, mělo probíhat od 16. do 27. května letošního roku, nakonec však ministerstvo žádnou oponenturu poslanecké novele důležitého zákona dodat nemohla. Nadto byl materiál rovnou zařazen na jednání vlády. Dovoluji si jenom připomenout vládní programové prohlášení, které uvádí, že kabinet se zavazuje předkládat zákony obvyklým způsobem, to znamená legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády stojí v programovém prohlášení této vlády, to jest dokumentu, který podepsaly všechny vládní strany. Hlavním výsledkem novely zákona má být podle předkládací zprávy snaha zjednodušit a zrychlit proces vstupu do státní služby, zavést funkční období pro vedoucí zaměstnance či rozšířit okruh lidí, kteří se mohou o tato místa ucházet. Mezi další cíle patří zrušení limitu pro počet politických náměstků nebo umožnění státním úředníkům pracovat z domova. Z tohoto důvodu vlastně vládní koalice přichází, nebo vlastně pětice předsedů výborů přichází s tím, že ze současných odborných náměstků uděláme vrchní ředitele sekce.

Na toto upozornila Legislativní rada vlády z pozice pana předsedy, že může jít o protiústavní krok. Ale to přece nevadí. My to potřebujeme rychle, včera bylo pozdě.

Kritice v minulosti nicméně nepodléhal název pozice jako spíše obava o apolitičnost takzvaného superúředníka, který státní službu formálně zajišťuje. Nejvyšší státní tajemník totiž spadá pod Ministerstvo vnitra a jmenuje jej vláda.

A zároveň se snižují i u nejvyššího státního tajemníka požadavky na jeho odbornost. Protože, abych to uvedla do kontextu, vlastně nově se zavádí, že odbornost dokládáte v průběhu minulých 15 let. To znamená, když si představíte pozici nejvyššího státního tajemníka, to znamená opravdu člověka, který by měl mít velké manažerské schopnosti, tak on je nemusí dokládat, například za poslední 4 roky, 8 let, 6 let, ale za posledních 15 let a přerušovaně.

Zároveň i Rekonstrukce státu upozorňovala na to, že nemožnost být znovu jmenován byla jedinou pojistkou proti podléhání nejvyššího státního tajemníka nemístným politickým tlakům. Svůj pětiletý mandát by podle návrhu mohli opakovat i státní tajemníci. Potom samozřejmě odborní náměstci a ředitelé odborů budou vždycky jmenováni na 5 let. A tady je opět ten kámen úrazu. A proto si skutečně myslím, že ta novela si zasloužila větší debaty, možná i větší debaty s opozicí, kde právě v opozici jsou lidé, kteří prostě mají opravdu vysokou exekutivní zkušenost z minulých let, protože ten problém je v tom, že vy vlastně každých 5 let přesoutěžíte polovinu baráku, polovinu rezortu, polovinu úřadu.